Děkuji za slovo.

To je prostě rozměr, který musíme za všech okolností vnímat, a právní řád musíme dodržovat.

Proto se ptáme, protože policie řekne něco a ministerstvo řekne něco jiného. Kdo se v tom má potom vyznat? Tak ano, nebo ne? Ano, s tím souhlasím, říkám to také. Měl by být velmi konkrétní.

Děkuji.

Děkuji za slovo.

Je to námitka proti vašemu postupu. Buď je to tedy technická, nebo nic se nemá dokončovat.

Dobře, to byla námitka proti mému předchozímu postupu.

Hnutí ANO nechce komunikovat s veřejností. Neskutečné. Neskutečné! Neuvěřitelné! Pan místopředseda, také s přednostním právem. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Nyní tedy ještě chvíli budeme asi čekat, jestli se nám naplní počet.

Připomínám, že se to jmenuje faktické poznámky, nikoliv technické. Je nás podle hlasovacího zařízení v sále přítomno 24.

Velice děkuji panu ministrovi a děkuji všem, kteří se zúčastnili jednání Sněmovny.